Dále bych se chtěl přihlásit k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který se týká kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Je to sněmovní dokument pod číslem 1092 a věcně se týká velmi důležité problematiky a tou je financování primární prevence nemocí. Nechci tady dlouho o tom hovořit, ale primární prevence nemocí je jedním z bolavých míst české zdravotnické politiky.

Ale co tím dosáhneme?

Bohužel ale nejsme schopni tímto postupem zlepšit kvalitativní parametry zdraví české populace.

Takže my oproti např. severským státům, které se primární prevenci nemocí věnují už více než 25 let, tak jsme v tomto směru nedokázali skoro nic. To znamená, pokud rezignujeme na primární prevenci, a v posledních věcech jsme se skutečně této oblasti ani z hlediska finanční alokace, ani ze strany aktivity Ministerstva zdravotnictví i dalších institucí, pokud se k tomu nevrátíme a nepostavíme se tomu čelem, tak skutečně s kvalitativní stránkou zdraví české populace nic neuděláme. Já chápu, že investovat do primární prevence je běh na dlouhou trať, nicméně pokud k tomu jednou nepřistoupíme opravdu s velkým zaujetím, tak svým dětem nikdy nepřipravíme lepší zdraví, lepší kvalitu jejich zdraví ve středním a vyšším věku.

A třetí pozměňovací návrh, ke kterému bych se rád přihlásil, je číslo sněmovního dokumentu 1094...

Moc děkuji. Takže tímto se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1904, jak mě správně upozornila paní zpravodajka, který se týká dofinancování paliativní a hospicové péče. Ministerstvo zdravotnictví má zřízen program reprodukce majetku, který se zabývá právě podporou paliativní a hospicové péče.

Tato částka je jednoznačně velmi nedostatečná. Já si nedělám ambice, že jsme schopni v tuto chvíli najít nějakou vysokou částku na podporu paliativní a hospicové péče, tzn. na investiční výdaje, ale už jenom proto, abychom si uvědomili, jak důležitá je tato oblast, navrhuji navýšení tohoto programu o 10 mil. korun. Opět je tam variantně navrženo financování z různých typů zdrojů.

Ten druhý, který se týká kapitoly Ministerstva zdravotnictví a je k dofinancování primární prevence, je pod číslem 1902. A ten třetí, týkající se dofinancování hospicové a paliativní péče, je pod číslem sněmovního dokumentu 1904.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Rád bych přednesl pozměňovací návrhy SPD ke kapitole 306 Zahraniční věci. Jedná se konkrétně o kapitolu rozvojové pomoci a transformační spolupráce. Kapitola rozvojové pomoci jednak podle našeho názoru neodpovídá stávající situaci ve světě, protože se soustředí na projekty, které podle našeho názoru nejsou ani v oblastech, které jsou postiženy nějakými katastrofami, válkou.

Proto je součástí mého návrhu i přesun částky 150 mil. korun z výdajového ukazatele zahraniční rozvojová pomoc a její rozdělení do výdajových ukazatelů dávky osobám se zdravotním postižením a příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to primárně na opakované podněty sdružení zastupujících tyto osoby, ale také neziskových organizací, které těmto osobám dlouhodobě pomáhají a znají jejich akutní potřeby, zvláště v souvislosti s nutností navýšit příspěvky na péči o zdravotně postižené osoby v nejtěžším stupni závislosti. Také dále do nově zřízeného výdajového ukazatele rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí prostředky určené na zajištění návratu syrských válečných uprchlíků do vlasti, protože právě tato položka tam podle našeho názoru velmi chybí, protože všestranná podpora válečným konfliktem těžce zkoušené Sýrie by měla být prioritou české rozvojové pomoci. A konečně do výdajové položky Český svaz bojovníků za svobodu ve výdajovém ukazateli sociální výdaje, náhrady neziskové a podobné organizace, která je součástí rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Tento svaz se stává v poslední době terčem nevybíravé útočné mediální kampaně, která má za cíl podlomení jeho činnosti, a přitom je jedinou funkční a relevantní organizací, která sdružuje přímé účastníky válečných bojů za osvobození naší republiky, hájí jejich oprávněné nároky, včetně nároků pozůstalých po obětech bojů za naše národní osvobození, a různými způsoby uchovává národní paměť. Posiluje vlastenecké tradice a národní uvědomění. Zřizuje, obnovuje a udržuje památníky a pomníky obětí národního boje za svobodu Československa. Jen v letošním roce svaz pořádal po celé České republice stovky pietních aktů jako připomínku obětí těchto bojů. Jeho role v české společnosti je nezastupitelná. Další pozměňovací návrh se týká transformační spolupráce.